A já vám řeknu tu skladbu. Jsou tam například děti do 15 let.

Tyhle ty skupiny, které jsem říkal, a nebudu se tady bavit o minoritních jako osoby důchodového věku, invalidní ve 3. stupni a podobně, ty nechám stranou, to jsou jednotky tisíc.

Je to málo, nestačí to. Počítáme s tím, že ti, co dávají, ti zaměstnanci, těch 5 400, tak jsou solidární s těmi ostatními.